Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, vodáctví je zejména volnočasovou aktivitou a jako k takové bychom k tomu měli přistupovat.

A bavíme se o tom, jestli normálnost má být přestupkem, protože o tom se dneska bavíme.

Přetrvává odpovědnost za bezpečnost ostatních osob na palubě, odpovědnost za škody, odpovědnost za újmu na zdraví či jiných škodách. Český právní řád má dostatek dalších nástrojů, jak toto řešit. Ale odpovědnost člověka nevznikne a nevzroste úměrně se vzrůstajícím počtem nařízení, zákazů a příkazů. Čím více budeme zaplevelovat náš právní řád různými zákazy a příkazy, tím menší bude respekt našim občanům k zákonům a k právu. Takže i pro alkohol platí stejně jako pro zákony všeho s mírou. A chci se ještě jako poslanec za Středočeský kraj vyjádřit k pozměňovacímu návrhu paní poslankyně Krutákové a pana Pávka na vyjmutí řeky Berounky ze seznamu významných dopravních vodních cest.

Je to zkrátka dáno historicky.

Musí vynakládat peníze daňových poplatníků na různé generely, koncepce, studie, jak by se dalo zrealizovat. Takže tento návrh pánů kolegů poslanců, resp. paní poslankyně Krutákové a pana kolegy Pávka, já podporuji, protože za tím vidím i úsporu významných veřejných prostředků. Děkuji. Následovat budou faktické poznámky pana poslance Klause a pana poslance Kobzy. Prosím, máte slovo. Já bych krátce zareagoval na pana ministra Adama.

Nechcete ty lidi žít, ať si sami rozhodnou. Ale nechte ten normální život běžet, proboha.

Máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Já bych vašim prostřednictvím také rád navázal na pana ministra zdravotnictví.

Děkuji. S faktickou poznámkou paní poslankyně Válková. Prosím, máte slovo.

Ale můj dotaz směřuje na pana poslance Klause.

Mně není jasné, co tím myslíte.

Máte slovo.

Je mi to jedno.

Děkuji. V obecné rozpravě nyní vystoupí pan poslanec Adamec. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, tak mi dovolte říct k problematice také pár slov. Já jsem netušil, že to zvedne takové vášně. Ale asi dobře. Ale musím říct, že podstata tohoto problému je úplně někde jinde než to, co řešíme dneska, co máme před sebou na stole.

Já chápu tady postoje ministra dopravy a možná trochu i ministra zdravotnictví, protože samozřejmě oni to brání z toho úhlu pohledu, ono skutečně se jedná o zákon o vnitrozemské plavbě.